Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřil předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za jeho zpravodajskou zprávu. Nyní žádám pana poslance Martina Plíška za výbor ústavněprávní, aby nás seznámil s jednáním výboru. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, také ústavněprávní výbor projednal ratifikaci této úmluvy a na své 28. schůzi 18. března tohoto roku přijal usnesení, ve kterém ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Za druhé ústavněprávní výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí ústavněprávní výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavněprávního výboru. Takže tolik usnesení ústavněprávního výboru. Děkuji panu zpravodaji. Do ní se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom, tak jak ten návrh zní, jej podpořili právě tak, jak byl už přednesen zpravodajem ústavněprávního výboru, a abychom v rámci schválení ratifikace této úmluvy neaplikovali ustanovení kapitol B a C, a to přesto, že řada z vás možná všichni, možná jen členové příslušných výborů byla oslovena mimo jiné veřejnou ochránkyní práv, která se zasazovala o to, abychom úmluvu schválili jako celek, abychom si žádnou výhradu v této věci nestanovili.

Myslím si, že to není správné. Jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří tady trvale žijí a chtějí se podílet na formování místního zastupitelstva, na tom, kdo je starosta, případně chtějí kandidovat nebo volit, by měli být občany České republiky, měli by se ucházet o občanství České republiky. Myslím, že postačí úprava, která už dnes pramení z našich mezinárodních závazků, že toto právo kandidovat a volit mají ti, kteří nemají občanství České republiky, mají tady trvalý pobyt a jsou občany Evropské unie. Myslím si, že neobčané Evropské unie by toto právo získat neměli, a proto je potřeba, abychom tedy schválili výhradu ke zmíněným dvěma bodům, tedy B a C. To je stručně obsah toho, o čem hlasujeme a proč si ústavněprávní výbor dovolil vám doporučit, abychom neaplikovali tyto dvě části úmluvy. Další je přihlášen pan kolega Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji vám. Děkuji panu kolegovi Šarapatkovi.

Chtěl bych velmi silně zdůraznit, že tato záležitost se netýká Evropské unie, že Rada Evropy není organizací nebo institucí Evropské unie. A pokud jde o pasivní či aktivní volební právo občanů Evropské unie v jiných než domovských státech, tak se to týká pouze a jenom komunálních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Takže pokud je tady někdo, kdo by se chtěl stát například starostou Londýna nebo Paříže, máme tu možnost. Nicméně v Národní radě Francouzské republiky rozhodně bez občanství neusednete. A takhle to platí všude.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající.

Sněmovna schválila zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který dává obrovské právo všem možným sdružením, která disponují buďto historií, nebo disponují podpisy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi také krátce se vyjádřit k tomu návrhu.

Tyto trendy je potřeba okamžitě zastavit.